V současné úpravě zákoníku práce je poněkud nešťastně řešen § 55, ve kterém se řeší okolnosti, za kterých může dát zaměstnavatel zaměstnanci okamžitou výpověď.

Zaměstnavatel ovšem v praxi řeší otázku pracovněprávního vztahu mnohem dříve, než dojde k nabytí právní moci rozsudkem, a to v momentě, kdy se o trestné činnosti zaměstnance dozví. Proto navrhuji zrušení této části § 55 zákoníku práce. Čtvrtý pozměňující návrh se vztahuje k § 146 písm. c), které se dotýká pravidel pro srážení členských příspěvků členů odborové organizace. Dle stávající právní normy může být jednou z možných příčin srážek ze mzdy i úhrada členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, byloli to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a souhlasí s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace. Jenomže zaměstnavatelé tohoto bodu často využívají k nátlaku na odborovou organizaci během kolektivního vyjednávání. Jsem přesvědčená, že takováto praxe je v rozporu s dobrými mravy, a proto navrhuji v zájmu ochrany zaměstnanců vyžadovat písemnou žádost odborové organizace, jejímž je zaměstnanec členem, a souhlas zaměstnance.

V § 203 se totiž hovoří o tom, že zaměstnanec má právo na pracovní volno pro jiný úkol a přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace podle tohoto zákona. Běžně dochází ke sporům o rozsahu této překážky v práci. Navrhuji stanovit minimální rozsah této překážky v práci výslovně zákonem, a to nejméně v rozsahu patnácti minut za jednoho zastupovaného zaměstnance v průběhu čtyř týdnů. Šestým pozměňujícím návrhem je změna v § 227, který se dotýká odborného rozvoje zaměstnanců. V roce 2012 došlo ke koncepční novele zákoníku práce, během níž byla zcela neodůvodněně zrušena první věta, ve které se hovořilo o povinnosti pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců.

I když má navrhované ustanovení charakter deklarace, je pro zaměstnavatele i zaměstnance velmi důležité, protože zahrnuje základní formy odborného rozvoje zaměstnanců a pro zaměstnavatele zakotvuje požadovaný standard řízení rozvoje a lidských zdrojů. Zdůrazňuje, že personální poznatky, procesy, metody a nástroje neplní svou funkci samy o sobě, nýbrž pouze v souvislostech s ostatními procesy ve firmě a jejich celistvém souhrnném chápání. f) zákoníku práce, kdy navrhuji a toto je pro mě velmi důležité, protože se to týká zdravotnických pracovníků v nemocnicích a dalších zařízeních, týká se to odměňování zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni u poskytovatele zdravotní lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách... Já můžu křičet ještě víc, pánové.

Vážené dámy, vážení pánové, takto jsem vás seznámila s obsahem všech svých pozměňujících návrhů a v podrobné rozpravě se k těmto návrhům přihlásím. Já vám děkuji za pozornost.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já jsem tady chtěl vaším prostřednictvím reagovat na paní poslankyni Hnykovou. Já si myslím, že to tady řekl pan poslanec Zavadil, což je v pořádku, projednáváme tady důležitou normu, která bude de facto regulovat naše prostředí, ve kterém žijeme, pracovní prostředí, a pokud máte pocit, že někdo tady osočuje zaměstnance, což já tedy tak nevidím, a pokud tam došlo k nějaké reakci, tak možná na neobratné slovní spojení, nic jiného. Ale prosím, neříkejte to. Kdo to říká, jak to říká, co říká? Já si myslím, že dnes každý zaměstnavatel prostě si váží svých dobrých zaměstnanců.

Takže neříkejme si to tady takto.

Děkuji za slovo. Já jsem velmi ráda slyšela od vás tato slova.

Já jsem to jen obecně řekla a jsem velmi ráda, že z vašich úst zazněla tato slova. Ještě jednou děkuji. Nyní ještě kolega Laudát také s faktickou poznámkou. Pan kolega Vilímec je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem tedy kolegyni Hnykovou, tak jak to říkala, pochopil, že říkala doslova: jako udělali jsme tady mnohé pro podnikatele, a já bych se zásadně ohradil proti takovéto větě v jakémkoliv kontextu.